Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, je tady historie úctyhodné práce dvou senátorů na téhle problematice, a pak je tady ale také princip, k čemu máme nebo nemáme zákony, princip, který bychom asi neměli opomíjet.

Nicméně zákonná úprava má být jenom tehdy, jeli opravdu nezbytná. Jestliže, byť pod tímto tlakem obou dvou pánů senátorů a projednáváním zákona, situace byla napravena, tak je tady ten princip, že pokud nějaký zákon v právním řádu mít nemusíme, tak ho tam nedávejme. Máme zákonů opravdu velmi mnoho, náš právní řád je zaplevelen.

Děkuji za pozornost. Požádám sněmovnu o klid! Prosím, abychom mohli v důstojném prostředí dokončit jednání tohoto bodu. Debata je poměrně absurdní, ale mám jednoduchý dotaz, aniž bych zpochybňoval slova těch, kteří zatím vystupovali.

Pokud ano, pak má legislativní návrh smysl. Pokud ne, tak je zřejmě nadbytečný. Čemu ale vůbec nerozumím, a dívám se významně na členy klubu České strany sociálně demokratické, je jejich přístup. Já tomu fakt nerozumím. Já jsem si myslel, že takové věci jsou třeba v rámci strany vydiskutované, že když to probírá jedna komora, tak ve druhé komoře to podporu má.

Tady evidentně k tomu nedochází. Ta vystoupení mě překvapila. Já to plně respektuji, ale opravdu tomu nerozumím. To úplně normální postup není.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, žádná neshoda mezi senátorským klubem sociální demokracie a poslaneckým klubem sociální demokracie samozřejmě neexistuje. Stejně tak neexistuje neshoda na úrovni stávajícího půdorysu koalice. Jde jenom o dvě možná řešení. To znamená buďto legislativní, nebo skrze usměrnění.

Není důvod tomu nevěřit. Ale z této věty logicky vyplývá, že doposud úředníci postupovali v rozporu se zákonem.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Nyní existovat bude.

Jsou na to běžné opravné prostředky. A z hlediska dobré správy tam samozřejmě musí být to poučení, pane předsedo. Děkuji. Máte slovo. Poté pan zpravodaj.

To, že si někteří správní úředníci, nebo daňoví úředníci, nebo státní zástupci něco vysvětlovali různě, ještě nemusí znamenat, že ten či onen porušil zákon.